Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, před chvílí mi bylo řečeno, že mám tu smůlu, že patřím k regionu, kde kdo nemá na sobě exekuci, je nějaký divný. Řešení exekucí je jeden z velkých a složitých problémů. Musíme si ale říci, co by mělo být tím cílem. Můžeme si říci je cílem třeba ulehčit administrativu správy exekucí, správy dluhu. Nebo naopak je cílem pomoci určitým lidem, kteří spadli do dluhové pasti, se znovu nastartovat? Ale směřovat tyto dvě věci dohromady asi není úplně dobré řešení. Mám případ ze svého kraje, který mě třeba osobně docela trápí, protože té paní, která mi o něm hovořila, si velice vážím. Je to už starodůchodce, čili asi vnímáme, že ten důchod, jelikož důchodový zákon v tom je vůči starodůchodcům trošku příkrý, nemá dost velký na to, aby spokojeně a slušně žila, přesto splácí měsíčně 500 korun za svého vnuka. Splácí. Zdůrazňuji to slovo splácí.

Jak je možné, že tyto instituce mu půjčují?

To jsem ochoten okamžitě podepsat, protože to je ta cesta, na které se na té chudobě těchto lidí snaží někdo vydělávat. Druhá otázka je, že je tady ten první, druhý. Ten člověk měl nějakou potřebu a půjčil si. A tady by asi měl existovat nějaký model, jak ty peníze, tu zodpovědnost z těch lidí vymoci a prostě říct ano, je tady první dluh, ten byste měli splatit, protože jste si ho půjčovali s nějakým vědomím. Ale ten první dluh, ten beru. Ty následné od třetího výš, to už bych byl automaticky pro opravdu to nechat na úkor těch, co jim půjčili.

Ale když toto odpustíme, tak tady vybudujeme docela vážný problém mezilidských vztahů v rodinách.

To je ta špička ledovce, která se dostává do exekucí. Čili je to problém, který je do té společnosti vnořen podstatně hlouběji, než předkladatelé navrhují. To samozřejmě je plovoucí číslo a není kategorické.

Statistiky, po kterých tady předřečníci volali, asi by byly dobré. Vědět rozložení společnosti, a co jsou opravdu ty ztracené duše, ke kterým míří předkladatel, aby je zachránil a vytáhl z těch dluhových pastí, a co jsou třeba ti, co na to spoléhají, že k tomu dojde.

A to bych nerad. Čili já bych se tady k předkladatelům obrátil, aby zvážili i ty tendence a varianty odstupňování těch dluhů. První, druhý, třetí a následné. Opravdu nevím. Rád bych, aby nevznikla po přijetí tohoto zákona ve společnosti určitá pachuť.

Čili podporuji, aby se tento návrh dostal do druhého čtení, ale pevně věřím, že bude dostatečně projednán a ty varianty budou předkladateli zváženy.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být maximálně stručný, protože hodně toho už tady odeznělo.